Kolega Soukup ještě počká, protože se přihlásil pan poslanec Martin Novotný, také k faktické poznámce.

Děkuji panu poslanci Novotnému a nyní řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Soukup, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, můj osobní postoj ke zbraním je hodně negativní. Ba co víc, jsem, řekl bych, celoživotní pacifista. Návrh na ústavní zakotvení práva použít zbraň na obranu vlastní i na obranu státu ale podporuji.

Co nám stát nebo státy radí? Musíme si na to zvyknout prý, říkají. Na každodenní ohrožení života mého a mých dětí se popravdě řečeno blbě zvyká.

A naše armáda, to je spíše expediční sbor. Sečteno a podtrženo: když stát neumí a vlastně ani nemůže ochránit své občany, musí jim dát možnost, aby se ochránili sami. To je fér. Pochopitelně za daných pravidel. Chtěl bych se ještě vyjádřit k možnosti vytvářet nejrůznější obranné spolky. Armáda, musíme si přiznat, že neúspěšně, se to často konstatuje, pracuje s aktivními zálohami. Vedle toho celkem spontánně vznikají nejrůznější domobrany. Já si myslím, že to nemusí být vždycky pravda. Mluvil jsem s několika takovými lidmi. Jsou to většinou bývalí vojáci, kteří působili na zahraničních misích.

Mělo by se s nimi mluvit, podle mého názoru.

Státem koordinovaná iniciativa tohoto typu se může stát národní gardou. Já si myslím, že pro zajištění bezpečnosti budeme muset přijmout ještě řadu našich dalších legislativních opatření. V té souvislosti bych chtěl připomenout moji novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Už rok leží v systému, dodnes se mi nepodařilo dostat ji na program. Se svými návrhy na přijímání preventivních opatření před divokou migrací a islamizací narážím občas na argument: vždyť se nás to zatím netýká. Uprchlická krize a zájem radikálních islamistů nás zatím míjí. K tomu bych chtěl říci jediné: až se nás to začne týkat, to už bude pozdě. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zdeňku Soukupovi. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, u tohoto ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, respektive této novely, která je předkládána, mám trochu problém s částí toho tónu, který se ozývá zde v debatě. Jako ústřední bod zakotvení bezpečnosti České republiky vidím naši součást jako Evropské unie a to, že je tento zákon explicitně brát jako vymezování se proti Evropské unii, považuji osobně za větší ohrožení bezpečnosti České republiky do budoucna než cokoliv s tím, co je argumentováno v souvislosti se zbraněmi. Na druhou stranu vidím pozitivní body v tomto návrhu. Ten jeden je, že v okamžiku, kdy zbraně jsou podřízeny explicitnímu plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti České republiky v odstavci 2 toho příslušného článku a že se pod návrh této novely podepsala i řada komunistických poslanců, tak tím vidím i jasné poselství směrem k dalšímu prvku naší bezpečnosti, totiž NATO.

Takže všichni, kdo jdou na tezi, že pořízením si zbraně, která bude používána občany pro obranu, tak vlastně implicitně říkají, že jsou připraveni tady toto plnit v rámci těch dalších závazků, a toto samo o sobě považuji za docela cennou věc. Další pozitivní krok, který v tom vidím a který zde kupodivu nebyl zmiňován, vidím pro státní rozpočet.

Vidím ale v tom zákoně, v tomhle návrhu, zároveň celou řadu problematických bodů i ústavního charakteru, které zde podle mého názoru nebyly vůbec zmíněny.

V okamžiku, kdy držení zbraní podle této novely zákona o bezpečnosti České republiky podřídíme plnění úkolů spojených s touto službou, tak tím přinejmenším vznikne dvojí skupina občanů s různými právy. Lidé, kteří působí v zaměstnaneckém poměru nebo ve služebním poměru podle zákona o státní službě, přistupují na celou řadu omezení, mimo jiné omezení vykonávat mandát v orgánech, do které jsou volbami zvoleni. Musí si vybrat nad tím, jestli jsou třeba členy krajských zastupitelstev nebo poslanci, případně jestli působí v tom služebním vztahu vzhledem ke státu. Tímto se vytváří zákonem vymezená skupina občanů, kteří držením zbraní se přihlašují k tomu, že plní stejný druh úkolů, který jinak zajišťují podle zákona o státní službě občané v tom služebním poměru.